Svým rozhodnutím číslo 11 jsem rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání, přikázala jsem sněmovní tisk 116 výboru pro sociální politiku, sněmovní tisk 117 rozpočtovému výboru a stanovila jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení, a to do dnes do 13. hodiny. Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám k tomu rozpravu.

A rovnou přikročíme k hlasování.